Závěrem, protože určitě k tomu bude i podle počtu přihlášených velmi zajímavá debata, bych chtěl říct, že si velmi dobře uvědomuji, a já jsem opravdu možná na rozdíl od některých svých předchůdců s těmi vědci v neustálém kontaktu, takže pokud jsme vyzýváni, abychom poslouchali vědce, tak minimálně v případě Ministerstva životního prostředí to opravdu je trošku vlamování se do otevřených dveří, protože já jsem upozorňoval, nebo začal upozorňovat na problém klimatické změny a dopady na ČR v roce 2014 hned po svém nástupu na Ministerstvo životního prostředí, kdy to opravdu ještě takřka pro nikoho nebylo téma.

Můžeme se ji pokusit nějakým způsobem zmírnit, ale musíme být připraveni především na ta adaptační opatření. Chtěl bych říct, že samozřejmě vím, že Česká republika stejně jako ostatní země má určitě, nepochybně ve všech oblastech ještě rezervy v tom, abychom dělali ještě více, pracujeme na nich poměrně intenzivně, a já jsem nedávno vyjádřil své přání podílet se na vzniku tzv. uhelné komise, tedy podobného týmu, jako vznikl v Německu a který by v rámci aktualizace státní energetické koncepce, na které se momentálně pracuje a měla by být hotová v průběhu příštího roku, jsme diskutovali budoucnost energetiky, a nejenom výroby elektrické energie, ale samozřejmě i tepla a obecně energetiky včetně průmyslové energetiky, budoucnost fosilních paliv v České republice a konkrétní dopady každého jednotlivého zdroje emisí CO2, velkého zdroje, na energetickou bezpečnost a soběstačnost České republiky a konkrétní dopady, protože vždycky, a to vás nepřekvapí, je něco za něco. Zároveň věřím, a neberte to prosím opět jako alibismus, ale jako v této chvíli pragmatismus, který vychází z nějaké elementární znalosti dějů, že ve svém úsilí o ochranu klimatu Evropa nesmí zůstat osamocena, a jak jsem četl ta čísla z roku 2018, tak vidíme, že zatím nejsou plněny podmínky Pařížské dohody a že ty samé státy, které samozřejmě něco deklarovaly, tak výrazně zvyšují své emise CO2, ať už je to Čína, ať už je to Indie, ať už jsou to Spojené státy, a že tedy každý si musí uvědomit svůj podíl na změně klimatu. Protože samozřejmě je to v našich hlavách a to my všichni víme.

Ta výzva je celosvětová a je v našich hlavách, proto je tak složitá. Takže celý svět musí na tomhle spolupracovat, tak jak jsme viděli nadšení u Pařížské dohody při jednání v Paříži, a pouze tak je šance, že můžeme ještě zabránit, nebo zmírnit, nevratným škodám a nevratným změnám, které nepochybně můžou dramaticky ovlivnit život mnoha desítek a možná stovek generací, které přijdou po nás. Děkuji za pozornost.

Děkuji za udělení slova. Vážený pane předsedající, vážený pane ministře, vážené dámy, vážení pánové, já bych na začátku úplně krátce zareagovala na vystoupení pana ministra.

On řekl, že vítá, že mladí lidé si uvědomují odpovědnost za svoji planetu. Já si myslím, že to je velmi špatná interpretace. Oni toho v tuto chvíli zase tak moc dělat nemůžou, ale je naprosto legitimní, že na nás tlačí, že od nás požadují konkrétní kroky, požadují od nás, abychom se vyjádřili ke konceptu Čistá planeta pro všechny, který předložila Evropská komise.

Chápu to, že oni v roce 2050 budou padesátníci, a to, jak bude vypadat jejich život a jak bude kvalitní, záleží na nás, záleží na tom, jak my budeme teď rychle jednat a jak zásadě se k tomu postavíme.

Další úplně zásadní věc, co zmínil také pan ministr, je zachování vody v krajině.

Skutečnost je, že my teď ve výboru životního prostředí máme návrh novely malá vodní díla. Jak ten návrh vypadá?

Lesy jsou úplně zásadní pro adaptaci na klimatickou změnu.

A my máme v tuto chvíli ve výboru životního prostředí novelu lesního zákona. Očekávali byste, že tam budou právě principy, jak zachovat naše lesy zdravé, nebo spíš jak hospodařit tak, aby zdravé byly, ale nic takového tam nenajdeme.

Nic takového v novele lesního zákona, kterou předkládá vláda, v tuto chvíli není. Není tam ani nic o tom, že by se omezily holoseče, že by se snížil jejich rozsah, takže dále se může, pakliže tato novela projde tak, jak je navržena, dále se budou vytvářet veliké mýtiny.